Hnutí SPD s těmito návrhy nesouhlasí a uděláme všechno z opozice pro to, aby tento soubor veskrze škodlivých opatření nebyl v předložené podobě schválen, včetně toho, že k němu předložíme řadu pozměňovacích návrhů. Takže my budeme mluvit, budeme argumentovat, budeme říkat, proč je to špatně, ale také budeme říkat, jak bychom to dělali my.

A my samozřejmě s tím máme jako jediné hnutí velký problém.

Tato smlouva má jenom dvě čtení na rozdíl od ostatních zákonů, které musejí projít třemi čteními, a my, protože s tím nesouhlasíme jako jediné hnutí a strana v Poslanecké sněmovně, jsme proti pobytu cizích vojsk, jakýchkoliv cizích vojsk na území České republiky, tak toho devatenáctého pořádáme tady na Malostranském náměstí před Poslaneckou sněmovnou demonstraci proti této smlouvě DCA a pobytu jakýchkoliv jakýchkoliv, znovu zdůrazňuji, jakýchkoliv cizích vojsk na území České republiky, protože většině poslanců, drtivé většině poslanců kromě hnutí SPD, to prostě nevadí a naopak hlasují pro. Naše výhrady proti pobytu cizích vojsk a zřizování základen na našem území jsou zcela zásadní. Teď mi dovolte vysvětlit ještě jednu věc, nejenom v České republice, ale ve spoustě jiných zemí říkají, že to vlastně neznamená vytvoření základen. Tak já vám říkám, že se to nebude jmenovat základna, ale bude to nějaká nemovitost, ve které budou pobývat cizí vojska, v tomto případě vojska Spojených států amerických. Takže já mám na to takové skvělé přirovnání. Takže prostě tak to je. Takže ano, vláda vás bude přesvědčovat, že se nejedná o základny, tak jsou to prostě nemovitosti.

A přitom má interpretační doložku, že tam nebudou základny.

Je tam jedenáct míst, já je tady nemám napsána, ale je tam jedenáct míst, které budou využívat vojáci Spojených států pro svůj pobyt v České republice, ale nebudou to základny. Pozor, nebudou to základny! A když to někdo řekne, tak se s vámi tato vláda bude hádat, že to nejsou základny.

Tato dohoda je pro Českou republiku nevýhodná, není reciproční, je rámcová, a hlavně neobsahuje interpretační doložku jako na Slovensku, ve které je uvedeno, že tato smlouva nevytváří podmínky pro zřízení základny USA, a to ani do budoucna.

Jsme přesvědčeni, že tak zásadní věc musí být projednána až na základě výsledků celostátního referenda. A to je právě důvod, proč se všechny vlády, které jsou symbolem této vlajky, která tady byla Evropské unie bojí přijmout zákon o celostátním referendu. Co kdybychom chtěli hlasovat o tom, že jak tady paní, vaším prostřednictvím, říkala paní Pekarová Adamová, že chce přijmout euro do roku 2030? No, co kdybychom si to dovolili jako občané České republiky chtít, aby občané České republiky rozhodli v celostátním referendu o těchto věcech?

No, to by se děly věci! Takže my prostě říkáme, o těchto věcech musí rozhodnout občané, a ne tady vláda, z které tady sedí dva ministři a poslouchají.

Představa, že v jedenácti českých lokalitách se v režii Spojených států staví objekty, které budou v režimu podobném jako ambasády ale pozor, nejsou to základny tedy nemáme tam přístup, nevíme, kdo tam je, co se tam nachází za materiál a jaká se tam provádí činnost, to je pro nás naprosto nepřijatelné. Představte si, že na Slovensku proti těm místům, kde budou cizí vojska tedy ne základnám, ale místům, kde budou cizí vojska vystoupil slovenský generální prokurátor, že jeho povinností je hájit zájmy Slovenské republiky a že to jsou místa, která budou mimo jurisdikci Slovenské republiky. Vystoupil v české národní radě, chtěl vystoupit, chtěl to poslancům slovenského parlamentu říct a oni ho nenechali vystoupit generálního prokurátora, aby náhodou lidé na Slovensku neslyšeli, že to budou místa nejmenují se základny, znovu opakuji která budou mimo jurisdikci slovenského práva a slovenských zákonů.